Děkuji, pane předsedo.

To je taková samozřejmá záležitost zveřejňovat smlouvy.

Kromě některých, které byly utajené, například jako právní služby pro arbitráže. Ty nechal pan Kalousek utajit rozhodnutím vlády. Takže já skutečně nevím, o čem mluví.

Zveřejňujeme všechny faktury. Ano, máme to, co jsme po něm zdědili. Dneska soutěžíme hlavně ekologické smlouvy velice transparentně a za poloviční cenu, dokonce za třetinovou cenu. Ale nebudu tady zdržovat velkou ekologickou zakázkou, jak to bylo všechno namyšleno. Takže máme open data. Musím zásadně odmítnout, že by tady někdo něco tajil. A co se týká dotací, tak ty jsou samozřejmě zveřejňovány. Každý si to může dohledat. Skutečně nevím, o čem je tady řeč.

Nepotřebujeme na to ani zákon, který má být dneska odhlasován, ale už to děláme dávno.

Jenom pro pořádek říkám, že není otevřená rozprava. Vzhledem k tomu, že vystoupil pan ministr, je otevřená rozprava. Máte pravdu.

Máte slovo, pane poslanče. Chtěl bych poděkovat místopředsedovi vlády za otevření rozpravy k tomuto bodu a i za vyjádření názorů, které zde teď přednesl, protože kdyby se zúčastňoval některých jednání, interpelací našich poslanců, věděl by konkrétní čísla o počtech zakázek, které jsou rozdávány z ruky stávající vládní garniturou. Interpeloval jsem tady nepřítomného ministra zemědělství několikrát, když jsem tady prezentoval, že více než tři sta zakázek, a velká řada z nich je v řádech desítek milionů korun zrovna v oblasti IT zakázek, jsou na Ministerstvu zemědělství rozdávány z ruky. A stejně tak jsme se třeba včera tady bavili v rámci interpelace, kterou dával pan kolega Stanjura, kdy jsme žádali informace týkající se oblasti dopravy a fungování Českých drah, kde z odpovědi člena ANO vyplynulo natvrdo, že některé informace nám odmítají, nebo odmítají panu interpelujícímu poslanci dávat. Takže něco jiného se říká tady za pultíkem a něco jiného se ve skutečnosti opravdu děje. Znovu zopakuji: jenom na Ministerstvu zemědělství můžeme ta čísla sečíst od jednotlivých ministrů, kolik zakázek tato vláda rozdala z ruky, to znamená přímo vybranému zájemci, v takzvaném jednotném řízení bez uveřejnění, a že to jsou řády stovek, přátelé, stovek , v řádech stovek milionů korun jenom na Ministerstvu zemědělství, je doložitelné černé na bílém. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Připraví se pan předseda Faltýnek. Máte slovo. Pan ministr financí několikrát zopakoval, že opravdu neví, o čem mluvím. Nemluvil jsem o tom, jestli Ministerstvo financí zveřejňuje, nebo nezveřejňuje smlouvy. Koneckonců zveřejňování začalo dávno předtím, než o na to ministerstvo přišel.

Jinými slovy, abyste mi rozuměl, pane ministře, nejenom kolik těch dotací berete my víme, že jich je hodně a že jste největším příjemcem dotací v České republice , ale také co a koho si za ty dotace kupujete a za jakých podmínek, protože to má samozřejmě daňový poplatník právo vědět, aspoň takto zněl pozměňovací návrh pana poslance Zemánka, úplně stejně, jako má právo to vědět u smluv Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, jakéhokoliv jiného ministerstva. Dotace jsou stejné veřejné peníze jako veřejné peníze, se kterými hospodaří rozpočtové a příspěvkové organizace.